Čili bych byl rád, kdybychom tuto informaci dostali a dostávali průběžně.

A to jsou všecko důležité věci.

To znamená neřešit to, že jsem upadl, ale řešit to, aby cesta byla taková, že na ní neupadneme. Pokud toto neuděláme, všechny ty kroky, které jsou teď nachystané, jsou dobré, ale nezabrání tomu, že v nějaké fázi se dostaneme do problému, který nebude mít adekvátní řešení. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, je mi líto, že tu krátkou sirku si vytáhl pan ministr průmyslu, obchodu a dopravy, protože mám konkrétní dotazy na pana ministra zdravotnictví a nemohu očekávat odpovědi pana ministra, tomu rozumím.

Já bych začal tím, že zkusím zhodnotit ta dvě první vystoupení. Pan premiér nám vlastně neřekl vůbec nic, nejsem úplně překvapený. A pan ministr zdravotnictví tady definoval cíle, které má na příští týdny a měsíce, a ty cíle jsou v pořádku. Myslím si, že nikdo z nás nemůže protestovat nebo zpochybňovat cíle dostat to pod kontrolu, snížit reprodukční číslo, zachovat funkční systém českého zdravotnictví a podobně.

Já když jsem doposud poslouchal mediální vystoupení členů vlády, tak jsem si vypracoval dvě pracovní hypotézy podotýkám hypotézy, nemusí být pravdivá ani jedna.

A ministr zdravotnictví to zkouší naslepo, ta opatření.

A kam jsme se dostali?

Ve svém vystoupení pan ministr zdravotnictví upozornil na skupinu středoškoláků a říkal, že v této chvíli je to nejvíce riziková skupina, mluvil o nějakém procentu, které z nově nakažených tvoří středoškoláci. Současně přiznal, že k těm opatřením, která chystá spolu s ministrem Plagou na středních školách, nepotřebuje nouzový stav, že stačí ten stávající legislativní prostor, který trvá ještě dnes.

To znamená není tady žádný dramatický rozdíl mezi prázdninovým měsícem a měsícem, kdy už probíhá standardní výuka na středních školách.

Já tomu nevěřím.